A na to já jsem upozornil, že to by byla škoda.

Ostatní změny jsem řekl. Rozšíření o zdravotní pojištění se týkalo předchozího bodu, nikoliv tohoto, takže tady u tohoto mám jenom ty dva body.

Já vám děkuji za pozornost a zase se těším na spolupráci i u tisku 384. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. Vzhledem k tomu, že nepadly ani návrhy na vrácení, ani na zamítnutí, tak se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednávání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Odsouhlasili jsme tedy, že návrh bude přikázán rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům? Není tomu tak. Návrh na zkrácení lhůt tady nebyl načten.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.